Dalším vystupujícím bude paní poslankyně Němcová a připraví se pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.

Proč chci zařadit tento bod na program. V bodě VII Poslanecká sněmovna odmítá dohodu předsedů vlád členských zemí Evropské unie, která se týká zrušení vízového režimu pro turecké občany nejpozději do konce roku 2016.

Toto usnesení jsme přijali a na toto usnesení reagoval předseda vlády který v době, kdy probíhalo hlasování, už Sněmovnu opustil , přestože věděl, že podobné usnesení přijal též výbor pro evropské záležitosti, na toto usnesení Poslanecké sněmovny, které, opakuji, přijala Sněmovna zástupci všech poslaneckých klubů, nebo různým počtem zástupců poslaneckých klubů, reagoval předseda vlády slovy: je to v rozporu s postojem vlády komentoval výsledek Sněmovny zaskočený premiér Bohuslav Sobotka. Já si myslím, že není možné, aby předseda vlády zjevně bojkotoval usnesení, které mu v takto závažném tématu mělo dát mandát pro všechna další jednání na Evropské radě nebo i v případě bilaterárních jednání. Není možné, aby bojkotoval usnesení výboru pro evropské záležitosti a dělal pravý opak toho, než co mu Poslanecká sněmovna jako orgán, který je kontrolním nad vládou, doporučuje.

Proto navrhuji tento nový bod.

Tím myslím předsedu vlády, ministra zahraničních věcí, prostě kompetentní osoby. Navrhuji druhou možnost, tedy na čtvrtek 14. 4. jako první bod po písemných interpelacích. Pokud ani v tuto dobu nebude přítomen předseda vlády, navrhuji třetí možnost, abychom tento bod projednali první den, kdy bude předseda vlády přítomen v Poslanecké sněmovně, a to jako první bod. Děkuji vám. Děkuji. Jenom jestli dovolíte, paní kolegyně. Jakkoliv není v sále, tak ale není omluven.

Záleží mi na tom, aby předseda vlády u toho byl. Jestliže se jedná o jeho postoj, kterým se vymezuje proti postoji Sněmovny, tak nedává žádný smysl, abychom jednali bez něj. Takže v případě, že tady nebude ani v době hlasování o tomto návrhu, trvám na tom, abychom ještě hlasovali, aby to byl tedy ne první den, ale další den, kdy bude předseda vlády přítomen ve Sněmovně. Dobře, děkuji za upřesnění. Děkuji za slovo pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi prosím, abych navrhl nový bod na pořad této schůze. Tento bod by měl název Postup Policie České republiky vůči českým občanům během návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky v Praze. Dovolte krátké zdůvodnění.

Rovněž jsme mohli být svědky, a to dokonce i my u televizních obrazovek jsme mohli být svědky, jak nebyla uplatňována zákonem naprosto nezbytně určovaná rovnost před zákonem. Tak bylo selektivně přistupováno k jednotlivým účastníkům těch či oněch incidentů a konfrontací. Těch případů bylo tolik, že je velmi těžko uvěřitelné, že se jednalo o zcela ojedinělé, na sobě nezávislé excesy. Ta situace budí dojem nechci tvrdit se stoprocentní jistotou, že tomu tak bylo ale ta situace skutečně budí dojem, a ve veřejnosti je tento názor velmi rozšířen, že tento postup byl uložen nějakým politickým centrálním pokynem. Vzhledem k tomu, že opravdu docházelo k omezování práv českých občanů na území České republiky, domnívám se, že není možné, aby se tím Poslanecké sněmovna nezabývala. Za činnost represivních orgánů vůči našim občanům odpovídá vláda České republiky, respektive její ministr vnitra, ale vláda jako celek. A vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně, která má nad vládou kontrolní pravomoc. Proto se domnívám, že bychom o tom měli vést debatu.

Pevně věřím, že v té televizi mluvil upřímně, že říkal pravdu, že mluvil i jménem sociální demokracie jako její statutární předseda.

Děkuji vám za případnou podporu tohoto návrhu a věřím, že věcná, skutečně věcná diskuze pomůže současnou velmi rozjitřenou situaci uklidnit. Myslím si, že to je úkolem Poslanecké sněmovny. Děkuji. Prosím pana poslance Lanka. Děkuji za slovo pane předsedající.

Tuto petici podepsalo v rekordním čase čtvrt milionu lidí a je to, pokud se nepletu, druhá nejúspěšnější petice v historii samostatné České republiky.